A přiznávám, že chceme mít dobré, vzájemně výhodné a vyvážené vztahy pokud možno se všemi zeměmi světa. Servilita není namístě. My nejsme servilní vůči Bruselu na úkor českých občanů, ani vůči Rusku v žádném případě nebudeme nikdy servilní, ani vůči Washingtonu, ani vůči Číně nebo nevím, kdo si to tady všechno vymýšlí nějaké nesmysly.

Když sám má problémy a má máslo na hlavě a mají problémy s financováním, které dosud nevyjasnili, tak samozřejmě mu asi píáristi poradili: Odveď pozornost!

Takže bod číslo 7, který bych chtěl navrhnout, je problematika předsedy Pirátů Ivana Bartoše. Nechce odpovídat. Ale přeci, ať už konečně odpoví na to, že v pirátském kodexu, který slibovali občanům před volbami, je, že nesmí kumulovat funkci ve vládě a poslance.

Dokonce na úrovni místopředsedů, tuším.

Je poslanec, místopředseda vlády a pak je ještě ministr pro místní rozvoj.

Takže tady je řada starostů a poslanců, že jste zároveň starosty a poslanci.

Ale Ivan Bartoš to sliboval.

Ale to tady už jenom dodávám na mikrofon.

Děkuji za pozornost. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Pokud bych mohla poprosit seznam těch vašich bodů, nebo jenom jestli byste, zaznamenala jsem všechny body, ale jenom jestli bychom si je mohli zkontrolovat, aby je potom správně kolegové případně načetli. A nyní s přednostním právem k programu schůze vystoupí pan předseda Radim Fiala. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Já mám dva body, které bych chtěl navrhnout na pořad této schůze.

A já bych to charakterizoval takovou přezdívkou, tady ten návrh: napřed dlužník uhradí jistinu, a potom až úroky.

Dovětek prvního odstavce sice stanoví, že dlužník může při plnění projevit jinou vůli, nicméně odlišné pořadí plnění musí být výslovně vyjádřeno, například dlužník může prohlásit, že nejdříve plní na jistinu, a navíc je podmíněno souhlasem věřitele. Je nutné kumulativně splnit dvě podmínky, a sice projev vůle ve formě aktivního konání dlužníka a zároveň souhlas věřitele s tímto konáním. V odstavci druhém se upravuje mírně odlišný postup. Pokud je dlužníkem spotřebitel, a sice započtením plnění nejdříve na náklady již určené, pak na jistinu pohledávky, poté na úroky a nakonec na úroky z prodlení. V tuzemské právní úpravě existuje také odlišný postup, než stanoví citované ustanovení občanského zákoníku, a to ustanovení insolvenčního zákona, které stanoví, že poskytované plnění se nejdříve započítává na jistinu dluhu a teprve poté až na úroky a náklady dluhu.